Ano, děkuji.

Jestli byly dvě schůzky, já mám informaci, že ministr vnitra nebyl na všech těch schůzkách, že byl pouze na jedné.

A víte, jaký je rozdíl mezi tím? Že lidé pod služebním zákonem musí mít vysokoškolské vzdělání a lidé pod zákoníkem práce nemusí mít vysokoškolské vzdělání. Děkuji moc. Děkuji a máme zde dvě přednostní práva. Tím bych se chtěl vrátit na to, proč vám tady neodpovídám... nebo já jsem odpověděl na tu otázku, ale proč tady odmítám řešit nějaké dopisy, které se netýkají tohoto tisku. Druhá věc.

To není garance žádné odbornosti v moderních trendech.

A co udělal stát? Řekl: Hm, musíme to nějakým způsobem zlepšit, tak dáme na všechny pozice, které jsou ve státní správě, nebo na ty vybrané pozice, dáme požadavek vysokoškolského vzdělání, čímž donutíme ty lidi si udělat jakoby vysokoškolské vzdělání.

Děkuji. Vážený pane předsedající, kolegyně, kolegové, jenom mně to nedá. Tak na Digitální informační agenturu a já tady s panem ministrem souhlasím, tak dobře, chápu, že jsou dobří lidé, kteří nemají vysokou školu, také nemám vysokou školu, takže tomu rozumím.

Takže jednou tak, podruhé jinak.

Děkuji za slovo, vážený pane místopředsedo. My jsme tady začali s dopisem odborářů, pak jsme pokračovali přes to, kdo má jaký titul, a skončili jsme u toho, jestli fotbalista má nebo nemá mít titul.

Takže poprosím i pana předsedajícího, aby v souladu s naším jednacím řádem, pokud jsou vystoupení, která se netýkají zákona o zadávání veřejných zakázek, aby volal řečníky k věci. Ano, děkuji. Dává přednost dámě. Děkuji za slovo. Vážené kolegyně, kolegové, určitě máte pravdu, že zítra je na programu Digitální informační agentura, ale já jsem pořád nedostala odpověď, která je spojená se zřízením Digitální informační agentury a veřejných zakázek.